Ten bod se týká rezortu dopravy a nazval jsem ho Nejistý rozpočet Ministerstva dopravy a ohrožení výstavby infrastruktury. Situace, přátelé, je a začíná být velmi vážná, vskutku velmi vážná. Vysvětlím, o co jde. My od podzimních měsíců loňského roku, od momentu projednávání jak státního rozpočtu, tak rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, slyšíme hezká nová čísla o tom, jak v dopravě máme rekordní množství peněz, 159,9 miliardy korun. Je to rekordní částka. I já jsem ve svých veřejných vystoupeních konstatoval a uznával, že pokud ta částka bude ze strany vládní koalice dodržena, tak to je opravdu velké a dobré číslo, které navazuje na trend a na tempo, které připravila a nastavila vláda předchozí za hnutí ANO.

Ministerstvo financí i Ministerstvo dopravy od podzimních měsíců uvádí a vysvětluje, že tato částka 30,7 miliardy bude zajištěna cituji formou jiných finančních nástrojů, a to úvěru Evropské investiční banky, a po připravované změně zákona také cestou dluhopisů financovaných, emitovaných Státním fondem dopravní infrastruktury.